Mohla bych poprosit, pane předsedající, o klid? Já to vnímám.

Pokračujte, prosím. Já mnohokrát děkuji.

Když potom přijdou ty mimokloubní komplikace, komplikuje se a prodražuje se tak i léčba. Následuje rehabilitace, lázeňská léčba. A už samotné léky, které máme k dispozici, jsou velmi drahé. Přesto že tyto léky díky dobré účinnosti výrazně snižují nepřímé náklady, tvoří tyto ještě výraznější položku než ty přímé.

Já vám děkuji za pozornost. Nyní pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Budeme hlasovat bez rozpravy. Ale všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat.

Děkuji za slovo. Dobrý večer dámy a pánové.

Já bych nechtěl nějakým způsobem toto rekapitulovat, ale přesto mi dovolte, že první příspěvek pana poslance Krákory nás všechny přesvědčil obrovským množstvím statistických dat, že kouření a alkohol jsou škodlivé.

Další

Já se domnívám, že na to je příliš krátká doba, abychom mohli skutečně říct, že jsou méně škodlivé nebo neškodlivé.